A já si z těchto důvodů dovoluji vás požádat o odmítnutí senátní verze návrhu zákona a vyslovení stejné podpory návrhu zákona ve stejné verzi, kterou jsme schválili Poslaneckou sněmovnou, a za to vám děkuji. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor Tomáš Goláň. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, začnu odzadu. Ten zákon je skutečně dobrý, přichází sice pozdě, ale je dobrý.

Je nutno si říct, co je zahraniční investice. Ale které zahraniční investice chceme prověřovat? Chceme prověřovat zbrojní průmysl, investice do jaderného průmyslu a investice do takzvané kritické infrastruktury.

Tyhle kritické infrastruktury jsou zcela zásadní. A nejsou to normální investice ani do bank, ani do průmyslu, ani to, co říkal tady pan ministr průmyslu a obchodu. Jsou to věci hodné zvláštního zřetele, které mohou zásadním způsobem ohrožovat bezpečnost našeho státu. Tento zákon říká ve své první části, že se vztahuje na citlivou činnost. Oni se potom na tu citlivou činnost dívají tak, že musí být přímo definována v konkrétním zákoně. To znamená, že by měla být definována v zákoně o ochraně zahraničních investic. Nikoliv, stačí, když ta podmnožina do toho spadá.

Citlivá činnost je definována jako zneužití, kdy by mohlo dojít k ohrožení zájmů České republiky. A my v prvním paragrafu předmětu právní úpravy zákona o ochraně nebo prověřování zahraničních investic máme, že tento zákon stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis pravidla prověřování některých zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku. Tudíž to spadá do množiny citlivé činnosti, která by mohla dojít k ohrožení státu. Tam spadá skutečně pouze kritická infrastruktura, atomové investice a investice do zbrojního průmyslu. Mít prověrku Národního bezpečnostního úřadu musí mít pouze ten, kdo je takzvaným skutečným majitelem. Novela zavádí hledání skutečného investora a skutečné fyzické osoby, která odpovídá za zahraniční investici.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane senátore.

Ne, není potřeba, takže vystoupí potom v rozpravě. Otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo.

Opravdu si myslím, že stejně jako ostatní evropské země, většina ostatních evropských zemí, jsme tuto právní úpravu potřebovali, a i proto jsme na půdě Poslanecké sněmovny tento návrh podpořili.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Skutečně buďme hrdi na to, že jsme tady velmi konsenzuálně zákon v té formě poslanecké schválili naprosto drtivou většinou, a diskutovali jsme ho poměrně významně. Na jednu stranu zůstaňme otevřenou ekonomikou, na druhou stranu dejme a to jsme si tam dali všechny možnosti, které Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít, právě na ověřování investic, včetně logických lhůt a jejich případného prodlužování. Protože pan senátor má v jedné věci pravdu.

Takže prosím vás, z mé strany je to zásadní nesouhlas k senátní verzi.

Jsou odvětví, která jsou nadnárodní a která potřebujeme pro to, aby ekonomika rostla a naše budoucnost byla zajištěna i v té finanční úrovni.

Ale nicméně mohlo by to být opravdu jenom ke snížení budoucí prosperity České republiky.